Stejně tak je tady kladli ostatní kolegové a bohužel tady těch odpovědí bylo mnohem méně než těch otázek.

Takže o to jsme vás žádali. To není kritika, to je skutečně jenom snaha se dozvědět více.

A do toho detailu zatím bohužel příliš nejdete.

Až na to budou kapacity.

No tak já zas předpokládám, že posloucháme sami sebe na tiskových konferencích.

A jak to bude s pacienty v běžném režimu?

Proto se na to chystáme, protože nevíme, co přijde.

Pak příkaz testovat každého nového klienta těch daných služeb, pokud nemá negativní test na COVID19, tak nemůže být přijat do toho sociálního zařízení, a nyní tedy plošné testování všech zaměstnanců sociálně pobytových služeb.

Bylo to, myslím, velmi správné rozhodnutí.